Děkuji. Ještě než dám slovo panu předsedovi klubu TOP 09 mám ambici zahájit přerušený bod číslo 15, abyste věděli, jak budeme pokračovat. Pane předsedo, máte slovo. Odpusťte, pane ministře zahraničních věcí, a opět vám sděluji pozici klubu TOP 09. Kdyby toto řekl poslanec zabývající se jinou problematikou než zahraniční politikou a diplomacií, snad bych mohl chvilku i věřit. Ale ministr zahraničí a člověk zabývající se déle než deset let zahraniční politikou musí vědět, co to jsou diplomatické signály. A ta diskuse by nevznikla a byla by úplně zbytečná, kdyby od vašeho kolegy, od ministra obrany České republiky, nezazněl jasný politický signál, že v určitém případě by mohl být velký problém tyto spojenecké závazky naplnit, protože se vyjádřil zcela explicitně k tomu, jaký je to obrovský problém, na rozdíl od Polska, kdyby tady ta vojska měla být umístěna. Rád věřím tomu, že si třeba myslí něco jiného nebo že by příště ta slova vážil jinak, ale ten diplomatický signál, to nebyl popis situace, to prostě od ministra obrany, člena vlády České republiky, byl diplomatický signál směrem k našim spojencům a směrem k našim nespojencům.

A proto jsme pokládali za tak strašně důležité, aby zazněl jasný diplomatický signál, že to je jinak, že ty závazky budeme plnit rádi a vstřícně.

Nyní dvě přednostní práva pan předseda Poslanecké sněmovny, poté pan ministr obrany. Pane předsedo, máte slovo.

Já jsem zaznamenal jeho včerejší prohlášení, kdy říkal, že bude tak dlouho předčítat obsah této knihy, dokud nebude splněna jedna podmínka, a to dokud nebude zařazen onen bod, který se vypořádá s postojem České republiky k NATO.

Děkuji. Dále je přihlášen do diskuse pan ministr obrany. Máte slovo, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych snad jenom dodal ve vší stručnosti tolik, že skutečné postoje a skutečná diplomatická sdělení a vzkazy se odehrávají především na příslušných fórech, ať už je to fórum setkání ministrů Aliance, nebo na řadě bilaterálních jednání i na úrovni okamžité pružné komunikace. Na všech těchto úrovních tlumočím naše stanoviska, tím myslím vlády České republiky, naprosto jasně a explicitně.

Já se prostě jenom nechci nechat dotlačit jedním ambiciózním novinářem k tomu, abych musel explicitně jako školák vyjmenovávat, co všechno uděláme, a proto v tom mém prohlášení je to pojmenováno obecně, ale jasně. A kdo chce pochopit náš závazek z toho vyplývající, ten ho jednoznačně pochopí. Ale nezlobte se, nemohu reagovat a brát vážně veškeré diskuse a názory, které poletují po serverech. Než dám slovo s přednostním právem panu Kalouskovi, poprosím vás, kolegyně a kolegové, abyste ztišili míru hluku v sále, abychom se navzájem slyšeli. Máte slovo, pane poslanče.

Vzhledem k tomu, že hlasoval proti usnesením, která tento zcela jednoznačný signál, oficiální a nezpochybnitelný, mohla vyslat, vyslal sám svůj vlastní signál jak do zahraničí, tak do domácí veřejnosti.

Děkuji. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Stanjura.

V pořádku. Dobře, neutrální.

No to mi opravdu rozum nebere.